Senát vrátil návrh zákona s pozměňujícími návrhy. Jeho usnesení jste obdrželi jako sněmovní tisk 47/5. Dovolte, abych mezi námi přivítal pana senátora Petra Bratského.